Tak v tom případě pan poslanec Veselý.

Také děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

Prosím pana poslance Holíka, připraví se pan poslanec Dolínek. Dvě minuty, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, nepočítal jsem, že budu muset zopakovat to, co jsem tady řekl při minulém čtení.

A znovu opakuji, pokud někdo kouří v uzavřené místnosti, ničí si svoje zdraví, je to jeho problém.

Prosím pana poslance Dolínka a připraví se pan poslanec Pavel Staněk.

Ale jednu petici jsme tam určitě neměli ani jednou. Jedinkrát tam nebyla petice ve věci toho, že máme něco udělat s kuřáky před nějakým domem. Že centrum Prahy potřebuje komplexní řešení zavíracích hodin některých klubů, nemusím jmenovat, to je velmi namístě a to se shodneme myslím napříč politickým spektrem. Ale určitě rada města nemusela řešit petici na téma kouření. Děkuji a nyní prosím pana poslance Staňka.

Také děkuji. Nyní pozvu do rozpravy pana poslance Pávka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Povídá se, že ti jsou nejhorší, co se týká prosazování nekuřáckého prostředí. Možná je to tak. Ale já mám s tím zákonem o ochraně zdraví veliký, veliký problém. A ten problém zní prolomení domovní svobody. Nevím, co se tady dělo v minulém období, já jsem tady nebyl, ale zdá se, že v minulém období přišlo na svět několik zákonů, které si daly za cíl prolomit základní ústavní svobody, na kterých stojí naše společnost. A jednou z těchto svobod je domovní svoboda. Stejně tak jako to provedl potom zákon o ochraně ovzduší.

Vím, že se k tomu nabalí další, které tady byly desetkrát a stokrát zmiňovány. Já jsem z pohraničí. Ale mám problém s tou domovní svobodou.

Víte co?

Nemohu než souhlasit. Všichni víme, co nám přinášejí důsledky kouření, ať už aktivního, nebo pasivního. Ale ten stát je přece největším dealerem. My z něj vybíráme spotřební daň a těšíme se z toho, jak velkou část příjmové části státního rozpočtu tento příjem tvoří. Tak to je pokrytectví, které jde za hranu.

Takže já nemohu podpořit ten zákon v původní podobě a budu hlasovat pro navrženou novelu. Ale říkám, není to kvůli kouření, je to kvůli tomu, že jsme tady prolomili základy domovní svobody a protože se jako reprezentanti státu vlastně chováme pokrytecky. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Co mám dělat? Já jsem byl na městském úřadě na odboru životního prostředí a všichni roztáhli ruce a říkali: my bohužel nemůžeme.